Tady někteří říkáte no jasně.

My chceme jenom to, ať vláda představí, jaké systémové kroky jsou připraveny. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

Situace, která je prostě před námi, ať už si to přejeme, nebo ne.

Já bych ještě pochopil, že se o tom s námi nechcete bavit za předpokladu, kdyby vláda dokázala vystupovat jako energický věrohodný orgán, který ten systém řídí. Ale tomu tak evidentně není.

Jsou země, které testují mnohem víc. To všichni víme, že to je lež!

A tahle schůze, ten bod na té schůzi neměl sloužit primárně k tomu, abychom říkali, že za to může ten nebo onen, ale abychom se pokusili nastavit normální řídicí mechanismy tohle nám hrozí na základě těchto dat, takže musíme být schopni, dám příklad, vytrasovat 8 tisíc lidí denně. Máme kapacity na vytrasování 8 tisíc lidí denně? Máme na to kapacity? Potřebujeme je posílit? Jak je posílíme? My jsme mnohokrát nabízeli pomoc v téhle věci. Ale vy chcete jenom lhát, podvádět, a já vás upozorňuji, že to není cesta k cíli, už jenom proto, že vy jste promrhali nejenom ten draze koupený čas z jara, ale vy jste promrhali tu důvěru veřejnosti. Ta veřejnost nemůže věřit premiérovi, který jí třikrát týdně prokazatelně lže. Já si myslím, že máme poslední šanci se dohodnout, že budeme společně sdílet věrohodná data a společně budeme říkat efektivní návrhy na řešení. Pokud tomuhle nerozumíte a nechcete na to přistoupit, tak nesete veškerou odpovědnost za rizika, která jsou před námi a která se stanou realitou s pravděpodobností blížící se jistotě. Děkuji. Děkuji za slovo.

Ale myslím si, že ochota projednávat takhle důležitou otázku v Poslanecké sněmovně rozhodně je.

Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen. Eviduji přednostní právo paní ministryně. Předávám řízení schůze.

Paní vicepremiérko, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Paní ministryně, já vás přeruším, požádám sněmovnu o klid.

Vzpomeňme, a byla o tom tady dnes řeč, že jako kompenzační bonus jsme vyplatili osobám samostatně výdělečně činným přes 20 miliard, a nikdy ode mě nikdo neslyšel, že bych to zpochybnila, že by to bylo moc.